No, takže co tady máme ještě dál v tom programovém prohlášení vlády? Tady to máme pro pana ministra zahraničních věcí.